Já si stále myslím, že podnikatelé, a na tom se snad všichni shodneme, jsou ti, kteří živí tento stát, živí i ústřední orgány státní správy, živí tuto instituci, a mám pocit, že způsob, jakým jsme se k nim začali chovat jak po stránce jednotlivých nástrojů, které proti nim lze využít, tak i po té stránce rétorické, kdy jsou skutečně díky ní považovány zbylou veřejností za daňové lumpy, tak že není úplně oprávněná. Paní ministryně bude hned zpět. Já bych navrhoval, že byste tedy přerušil svůj projev.

Paní ministryně tu teď byla. Já bych ještě chvíli počkal. Já to chápu. Je rychlejší, než jsem si myslel.

Už běží! Já jsem asi moc chválil vás všechny kolegy, že tady sedíte.

Já nevím, co paní ministryně slyšela.

Já si nemyslím, že bychom takovou cestou měli postupovat. Myslím si, že už je skutečně ta optimální hranice dávno překročena.

Podle mého názoru to je tak fatální znevěrohodnění státu jako služebníka, který tu máme od toho, aby svým občanům, kteří mu platí daně, sloužil, že si nedovedu větší selhání vůbec představit, a nechápu, byť to nedávám za vinu jenom paní ministryni, že nepočká.